Děkuji za odpověď.

A co se týká těch preparátů, tak ty se samozřejmě pravděpodobně budou nechat dovézt do České republiky, ať už tedy z Japonska, nebo z Ruské federace. Ale je třeba asi, aby v době, kdy je takovýto nárůst těchto případů, tak aby skutečně SÚKL začal dělat ty klinické studie. Konečně.

Prosím. Já to podpořím. A je pravda, že klinické studie... A samozřejmě i u toho Isoprinosinu byly nějaké kontraindikace, takže není na to úplně stejný názor ani u lékařů.

Děkuji za slovo.

A vlastně Slovensko je tady dole, Německo. Já vám to, pane premiére, dám, tuto tabulku, počet mrtvých, protože je velice důležitá. Je to několikrát více než okolní státy.

Mám na vás čtyři otázky, pane premiére. Ta první je jednoduchá: Jak to České republice vysvětlíte?

A třetí: Dozvěděli jsme se, že jste si neuměl představit, že bude druhá vlna.

Normálně lžete. Není to pravda. Takže není to ani pravda. A není to pravda ani poměrově. Nic jiného. Takže já bych si vyprosil ty vaše invektivy. Já jsem připraven všechno vysvětlit. Určitě. My můžeme...

Takže to není pravda. Já zásadně odmítám tyhle vaše invektivy, vymyšlené invektivy.

A navíc ještě neříkáte pravdu.

Takže ten vir nikdy neodešel, i když jsme se domnívali, že odešel.

Ano?